Prosím, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, kolegyně a kolegové, račme se vzpamatovat! To, co tady probíhá a dneska to graduje , může značit taky to, že tahle ta Poslanecká sněmovna velmi brzy nebude schopna již cokoli projednat! A já musím říci, že vina je na obou stranách, jak na vládní, tak na opoziční. Že jsou to neustálé změny programu, že je to předřazování bodů některými před jinými a to je jedno, jestli jsou důležitější v uvozovkách podle někoho, či méně důležité, ale prostě přicházejí sem body tak, jak jsem minule zde hovořil, postupně a postupně by se také měly projednávat. To na straně jedné. Na straně druhé, možná, pravda, v rámci ale velmi tenkých hran jednacího řádu probíhající obstrukční jednání, nebo jednání, které by za obstrukční mohlo být považováno. Koalice a opozice si přestaly naslouchat. Možná se vzájemně slyšíme, ale neslyšíme obsah, neslyšíme co. Uvědomme si, proč tady od voličů jsme vysláni.

V okamžiku, kdy nebude Sněmovna již schopna přijmout žádné usnesení, nebude zbývat nic jiného, než aby byla zvolena Sněmovna jiná. Položme si otázku, jestli to chceme, jestli to chceme už teď a jestli to vůbec bude mít nějaký význam. Pakliže ano, pokračujme v tom, co děláme doteď, a nadále se hádejme. Nadále si klaďme nejrůznější překážky a naschvály, nadále postupujme, jak dosud postupujeme. To bude výsledek naší práce. Děkuji za pozornost.

Pan předseda Černoch ještě jednou. Děkuji za slovo. Vystupují tady jiní. Myslím, že je to tak závažné téma jedná se o 42 mld. korun , že jste jí tu možnost měli dát. Nedali. Proto je tady nějaká možná varianta. Je to porada klubu Úsvit. Vyhlašuji přestávku.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.